Protože pokud celý komplikovaný stavební systém bude takový, jaký je dneska v České republice se svými sedmi ministerstvy, která do toho procesu mluví u každé stavby, a to nemluvím ještě o jednotlivých obcích s rozšířenou působností a možnosti odvolávání všech neziskových organizací, tak pak si budeme pořád povídat o tom, jak nám to nejde. Velmi bych plédoval za to, abychom našli cestu, jak prosadit veřejný zájem, jak výrazně zjednodušit stavební řízení, protože bez těchto kroků budeme jenom vysvětlovat, proč to nejde.

Tak opravdu stavby zahajujeme a staví se. Konkrétní čísla vám dám potom osobně nebo vám je pošlu. Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

On ten problém, že když ty peníze nejsme schopni utratit na dálnice, tak je přesouváme do jiných tříd komunikací, to je jakýsi trend. Tušíte, anebo to bude až v té tabulce, kterou dostanu, kolik z toho je dálnic a kolik z toho je silnic první třídy?

Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, většina těch komunikací jsou dálnice. Uvidíte to sám.

Nicméně chci tady říct, že i tak v této situaci ten počet projektů nebo to, co se nám povedlo, nám umožní velmi efektivně využívat prostředky z Evropské unie. O žádné nepřijdeme a nemusíme hledat žádné jiné cesty, jak je efektivně využít jinde, protože jsme schopni je využít v dopravní infrastruktuře tady podotýkám nejenom silniční, ale i železniční. Takže v tom poměru zhruba 50 : 50 naše plány máme a budeme v nich pokračovat. Děkuji panu ministrovi. Dostávám se pravděpodobně k poslední interpelaci. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mariana Jurečku ve věci bytů pro úředníky MZe. Děkuji za slovo. Pane ministře, Ministerstvo zemědělství ze své kapitoly financovalo milionové částky na rekonstrukce a vybavení bytů pro vaše náměstky. Chtěl bych vědět, jakým způsobem byly byty vybírány a kdo je vybíral, kolik je výše nájemného a kdo je platí, komu zmíněné byty patří. Žádám o kopie všech smluv, které se týkají těchto investic, a nájemní smlouvy mezi pravděpodobně, tedy doufám Ministerstvem zemědělství a nějakou právnickou osobou. Zároveň žádám o definitivní položkovou strukturu nákladů a výdajů v této věci. Děkuji panu poslanci.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Proto si vám dovoluji položit otázku, proč vláda nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem, že velký počet míst je zabrán zahraničními studenty, kteří si své studium na vysoké škole hradí?

Děkuji za případnou písemnou odpověď. Děkuji panu poslanci.

Porušil bych jednací řád, kdybych vám udělil slovo, nezlobte se. Děkuji. Přeji vám hezký večer a končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetích čtení.